Ano, co chvíli vláda přijde s nějakým opatřením.

Od 30. března se neudálo nic.

Ani jedna žádost.

Proč zde neřešíme skutečně obnovitelné zdroje energie a změnu tohoto zákona, který pomůže? Proč zde dneska diskutujeme, nebo budeme diskutovat, že v tomto zákoně jediné, co jsme připraveni změnit, je čestné prohlášení?

Jaká je ale výroba z těchto zdrojů? Necelá 3 % pod rozlišovací schopnost.

Nic z toho se neudělalo. Ano, nedali to na nulu, ale taky mimo jiné proto, že tam neměli solární tunel.

Ne to, jak to dopadne na firmy, ne to, jak to dopadne na obyvatele. Proč se zde nediskutuje energetická podpora náročných oborů, nebo podpora energeticky náročných oborů.

Proč to necháváme všechno volně a řešíme všechno až na poslední chvíli?

Já tomu rozumím, že co chvíli přijdete s tím, že řeknete: my chceme šetřit. Konečně každá vláda chce šetřit. Otázka je, jak se šetří v různých dobách.

Ani to vy nerespektujete, když teď bylo náročné období.

Ale pochopil bych to, že řeknete: my chceme šetřit.

Protože rozumím tomu, že jádro těchto zdrojů, dejme tomu těch 150 miliard, se vždycky počítalo, že bude na podporu energetiky. To je správné a nebylo by asi vhodné a správné to utratit, ale vzít tyto zdroje, které byly původně určeny na podporu energetiky, moderní energetiky, ty tam ponechat, ale to, co bude navíc, a bude to navíc, tak to využívat, neříkám naráz, ale postupně, na snížení dopadu cen energií. Přece všichni víme, že to má protiinflační charakter. Ano, beru argument, že to jednou skončí, a co poté?

Ano, možná to bude trvat rok, možná dva roky, ta podpora. Proč to umí udělat ve většině zemí a proč my nikoli?